To se právě řeší přes ty parametry.

Já bych vás chtěla poprosit, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abychom se co nejrychleji dostali do třetího čtení u tohoto velmi důležitého návrhu zákona. Mám k tomu dva důvody.